Dobře, máte slovo, pane předsedo.

Děkuji vám.

Dle schváleného pořadu schůze na pořadu budou písemné interpelace.

Jestliže ne, tak bych poprosil, aby to... No pokračovali bychom zprávami na základě podnětu pana místopředsedy Pikala a na základě platného usnesení Poslanecké sněmovny. Takže bych potřeboval nějaký jasný signál, že je zde dohoda klubů, že začneme v jedenáct. Ale aspoň nějaký signál. Poprosím kolegy.